Děkuji.

I přes tento formální nedostatek či omyl se vám pokusím krátce nastínit základní teze dalšího možného vývoje. Několikrát zde byla zmíněna komise pro spravedlivé důchody. Já si myslím, že to je přesně ta platforma, samozřejmě kromě dvou komor Parlamentu České republiky, kde by měly být tyto věci komplexně diskutovány. ODS má v této komisi dva své zástupce, kteří se pravidelně účastní této komise a mají doposud stoprocentní účast.

Je nicméně evidentní, že oblast finančního zabezpečení ve stáří je nutné řešit komplexně, a uvažovat tedy i o relevantních změnách doplňkových a penzijních schémat.

Jen pro vaši představu, pokud mám ve stručnosti zhodnotit nebo vyhodnotit fungování třetího pilíře, tak počet účastníků v tomto třetím pilíři neustále klesá.

Další aspekt třetího pilíře je, že ročně stát vydá na jeho podporu 20 mld. korun, na státním příspěvku za rok 2017 vydal stát necelých 7 mld., další 3 mld. stát nevybere na základě odečitatelné položky z daně z příjmů fyzických osob a dalších 9 mld. pak na nezaplaceném pojistném za zaměstnavatele, tedy celkem 20 mld. Přes devítimiliardovou podporu zaměstnavatelů jich přispívá pouze čtvrtina, to je velmi důležité říct.

Další aspekt je, že většina spořících si vybírá své úspory jednorázově a ve vyšším důchodovém věku jim tak spoření nepomáhá navýšit příjmy.

Za prvé jako případným nosičem dodatečného důchodového zajištění osob pracujících ve fyzicky náročných profesích, to je v souladu s programovým prohlášením vlády, a také v rovině možných změn, které by zvýšily význam doplňkových schémat na celkovém důchodovém zajištění občanů České republiky. V tuto chvíli bych nerada předjímala výsledky jednání odborné komise.

A pevně doufám, že v případných řešeních komise najde shodu.

Již bylo zmíněno, že si myslím, že důležitým faktorem, jak podpořit dobrovolné spoření na stáří, je také zlepšení informovanosti občanů o jejich nárocích ze státního důchodového pojištění. Pokud budou občané včas informováni, jak se jim po odchodu do důchodu změní příjmy, zvýší se jejich motivace ke spoluúčasti na vlastním zajištění na stáří.

Děkuji. Nikdy jsem nevyvolávala žádná politická jednání na toto téma, nepřišla jsem se žádným konkrétním návrhem.

Děkuji za pozornost. Tak to byla paní ministryně. Jinak nahlásím, že náhradní kartu číslo 13 má poslanec Valenta. Děkuji za slovo.

Já bych možná začal o té informovanosti. Tak bychom mohli začít tím, že pojištění na důchod není žádné pojištění, že je to daň, že si nikdo nespoří na důchod tím, že se mu každý měsíc z výplatní pásky strhávají peníze ať už jeho, nebo zaměstnavatele, protože mnozí penzisté, noví penzisté, jsou překvapeni a říkají: já jsem si celý život spořil, tolik jsem odváděl a teď mám tak nízkou penzi.